Děkuji panu poslanci Váchovi, to byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, děkuji. Já chci, kolegyně a kolegové, ten návrh pana ministra jednoznačně podpořit, dává mi logiku. A prosím, abyste vyslechli mé argumenty, které teď v debatě přednesu. Hlavně chci reagovat na milého kolegu pana poslance Junka z Pardubického kraje, kterého si velmi vážím a řadu věcí spolu probíráme ve shodném názoru.

Já sám bydlím na východní části Pardubic v rodinných domcích, takže i u nás občas mikroklimatické podmínky jsou takové, jaké jsou, a ten kouř z některých topenišť a garáží prostě odchází. Přesně to, co už tu v té debatě bylo popisováno. A pak si říkám: Není i tohle prolomení mé osobní svobody, že mně do mého domu, do mých oken, do pokojíčku mých synů jde ten znečištěný vzduch, který musím dýchat? Myslím si, že ano. Takže já tenhle návrh určitě budu podporovat, a to chci říct, že se považuji za člověka liberálního, pravicově smýšlejícího, pro kterého skutečně ta osobní svoboda, svoboda jednotlivce a soukromí je svaté a je prostě nejvíc. Ale bohužel, těch případů, teď už asi ty argumenty budu opakovat, případů, kdy jeden znečišťuje ovzduší a tráví život, a to doslova a do písmene, tedy kazí životní podmínky, ohrožuje zdraví desítkám, možná stovkám svých sousedů, těch případů je opravdu hodně.

To nebude, že úředníci, nějaké komando najednou někomu vrazí k němu domů, ale bude tomu předcházet poměrně velká, jak jsem pochopil, v uvozovkách velká úřední mašinerie, výzva, dopis, komunikace, upozornění, varování atd.

Já i tenhle návrh, pokud bude úspěšný a Sněmovnou projde, vnímám jako velmi silný symbol.

Myslím si, že to bude správný krok. Takže tolik jsem chtěl říct na podporu panu ministrovi a jeho záměru. A věřím, že alespoň některé z vás pro tu budoucí podporu přesvědčím. Za mě jednoznačně ano. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi.

Takže jak to tedy je?

Posledním zatím řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

Nejprve navážu na kolegu Kolovratníka.

Ten návrh po pravdě není úplně jasný.

Opakovaně, opětovně, neustále. Kdo bude určovat počet těch opakování, počet těch opětovných jevů, kdy to znečištění skutečně nastalo? Čili skutečně je to významná věc. A pak budeme moci skutečně do každého zákona dát takovou pojistku, že stanovíme, aby nějaký kontrolní orgán měl právo kontrolovat jeho naplňování přímo přímým vstupem do bytu, do domu, který si na základě tohoto zákona bude moci vymoct, vyžádat, vynutit.

Nejsou pro ty nejnižší příjmové skupiny úplně dostupné, to je pravdou, ale je to zase tak, že dneska Státní fond životního prostředí přispívá poměrně značnými penězi na výměnu kotlů, a stává se to tedy věcí, která možná bude poměrně dostupná. Některé z kotlů uvedených na seznamu, který je na stránkách Státního fondu životního prostředí, nesplňují ty přísné podmínky. Certifikáty o nich nemusí vyhotovit nezávislý certifikovaný orgán, ale může si je vystavit přímo výrobce těch kotlů. A byly nalezeny kotle z toho seznamu, které ty přísné evropské normy nesplňují.

Má právo provádět nejenom údržbu, ale také kontrolu komínů a vlastně případné prohřešky proti správnému postupu při spalování ohlásit a tu sankci potom následně zprostředkovat.